Hvala.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici nastavljamo s radom.

Uvaženi zastupnice i zastupnici a posebno pozdravljam sve građane koji nas prate putem malih ekrana. U ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku želim upozoriti na nedopustivu situaciju i položaj Hrvatske u odnosu prema financijskoj imovini odnosno novcu koji potražuje od dvije bivše jugoslavenske republike Slovenije i Srbije. Čini se da je Hrvatska jedina zemlja u Europi koja ustvari ne vodi računa o novcu svojih poreznih obveznika građana koje je davno posudila nekome a danas ne inzistira na tome da se taj novac vrati. Zašto ovo danas govorim, iznosim ovaj problem? Već danas će se u medijima pojaviti, u svim medijima da Slovenija ponovno inzistira i pokreće pitanje Ljubljanske banke. O čemu se ovdje radi da ukratko podsjetim. 8.10.1991. godine znači kada se raspala bivša Jugoslavija i proglašeno raskidanje svih veza Hrvatske sa bivšim republikama u glavnoj filijali Ljubljanske banke u Zagrebu bilo je 931 milijun njemačkih maraka a to su bili depoziti odnosno štednja hrvatskih građana. Što se tu desilo? Od toga je država, hrvatska država od tih 931 milijun njemačkih maraka preuzela kao javni dug 2/

Pa molim vas, to je nedopustivo. Dakle ako je država Hrvatska ispatila oko 600 milijuna maraka 90.tih godina, od 91. godine dalje, ako obračunamo a to je potraživanje izravno od Republike Slovenije odnosno Ljubljanske banke, ako obračunamo kamate i zatezne kamate to ispada oko 2 milijarde eura. Prema tome, država Hrvatska potražuje od Republike Slovenije na temelju toga što je isplatila sama iz svog proračuna u vrijeme rata oko 600 milijuna maraka sa redovnim i zateznim kamatama oko 2 milijarde eura. Kakva je situacija sa Srbijom? Oko 1987. godine RH se izravno zadužila u inozemstvu da bi se završio projekt Đerdap 3 velike hidroelektrane tada najveće u Jugoslaviji, ali ima potraživanje i od u gradnji termoelektrane, velike termoelektrane Obrovac, ne Obrovac nego Obrenovac. Tamo je uloženo i Hrvatska je tamo uložila oko 580 milijuna njemačkih maraka. Koji je bio dogovor tada, za tu protuvrijednost od 580 milijuna njemačkih maraka Hrvatske je trebala dobivati jeftiniju tzv. subvencioniranu struju. Hrvatska nije dobila ni struju ni novce. Zašto ovo sve skupa govorim? Pa da pitam prethodne premijere a i sadašnjeg premijera gospodo zašto ne pitate predsjednika Vučića i Cerara kad će platiti dug? A vidite Hrvatsku za 10 ili 50 milijuna eura ili dolara svaka šuša može povlačiti po državnim sudovima. Kada obračunavamo srbijanski dug ovih 580 milijuna maraka redovne i zatezne kamate to također dođe danas, jer to je dug iz 1987. godine, to je također oko 2 milijarde eura.

Zastupnik Ivan Pernar također je zatražio stanku ispred kluba Živog zida. Izvolite. Danas opet u ovom Domu nakon što sam u petak bio na grub način, odnosno silom iz njega izbačen. A sukus odnosno bit cijele rasprave od petka je bila ta je li, jesu li optužbe koje ste vi navodno kao predsjedavajući, odnosno u svojstvu člana MOST-a iznijeli protiv tadašnjeg premijera Karamarka bile opravdane ili ne. Mi smo pokušali upozoriti na sav kriminal koji se na neki način povezuje sa bivšim predsjednikom HDZ-a i tijekom izlaganja svog moj kolega Ivan Sinčić više puta je bio prekinut. Nažalost predsjedavajući Reiner tada nije prekidao samo njega, nego je prekidao i mnoge druge zastupnike i bezbroj puta bez obzira iz kojih su stranaka dolazili. Smatram da svaki zastupnik ima pravo na svoje vrijeme koje mu Poslovnik daje. Znači ako Poslovnik meni daje da 2 minute repliciram, ja imam pravo dvije minute na repliku i imam pravo ako hoću raspravljati 10 minuta na pojedinačnu raspravu. Također predsjedavajući Reiner nije njegova uloga u funkcioniranju Sabora da bude svakom loncu poklopac, znači da kao predsjedavajući dobacuje, docira, komentira, ometa itd. Jer pazite kada vi imate govor od 10 minuta vas se tijekom tih 10 minuta prekida šest puta ili 9 puta. U takvim okolnostima jednostavno nitko ne može pratiti što ste vi više rekli i zapravo se pretvara, komada se, govor prestaje biti jedna smislena i logična cjelina. Zašto? Zato jer je tema da li vama skinuti imunitet ili ne skinuti. To je bila rasprava. I jako je bitno bilo s moje strane da se vidi jesu li po meni, znači te optužbe, odnosno znači optužni prijedlog da li je imao osnov ili nije imao. Znači u slučaju Željka Jovanovića iz SDP-a on kad je nazvao HDZ kriminalnom organizacijom njemu se tada skinuo imunitet za klevetu, za klevetu dame i gospodo ste mu skinuli imunitet. I tada kada se o tome raspravljalo tada to nije bila tehnička stvar, tada je to bila politička stvar. Također, nedopustivo je da se Branimiru Bunjcu zastupniku u Hrvatskom saboru, da mu saborski stražar otima mobitel iz ruke. To je nedopustivo tim više što je po Ustavu cenzura zabranjena. Oduzimanje njegovog mobitela iz ruke imalo je za isključivi cilj spriječiti da javnost vidi što se ovdje događa. Zašto? Zato jer je HTV prenosio tu snimku i sve je išlo u živo. I ta snimka jedino što je moglo spriječit nasilje do tad neviđeno u Hrvatskom saboru.

Ovo su opasni presedani i želim se ovom prilikom izboriti, znači za slobodu govora ne samo sebe nego i svih drugih zastupnika. A vi znate gospodo iz HDZ-a vas u Saboru ima 20 puta više nego nas iz Živog zida. Ako smatrate da je netko od nas u krivu, da ima krive da tako kažem logičke teze ili da jednostavno smatrate da ste vi u pravu javite se za raspravu. Nemojte dizat pločice povreda Poslovnika. Prijavite se za raspravu, sudjelujte na raspravama, a ne da je sabornica prazna i da vas nema. I onda javljajte se lijepo za replike i možete diskutirati o svemu, a najlakše je reći oduzimam vam riječ i prekidam vas u izlaganju.

Klub MOST-a nezavisnih lista. Gospodine predsjedniče, evo na početku sam ispravio kolegu Pernara da gospodin Karamarko nije bio premijer nego gospodin Tihomir Orešković. Uvažene kolegice i kolege, posljednjih mjeseci na području Dalmacije, tj. cetinskoga kraja narod tijekom Studije utjecaja na okoliš po pitanju termo elektrane, tj. plinske elektrane koja bi se gradila uz sami izvor, tj. uz samu hidrocentralu Peruča s pravom se protivi. I ovim putem bih iznio i činjenice zbog tog zbog čeg se narod cetinskoga kraja protivi toj ekološkoj katastrofi koja bi se dogodila ovom gradnjom plinske centrale. Plinska centrala na Peruči bila bi kontinuirano onaj element koji bi stvarao oko 280 tisuća litara otpadnih voda dnevno koje bi odlazile u rijeku Cetinu bez specifikacije štetnih tvari, ni njihovih koncentracija. Studija utjecaja na okoliš sama zaključuje da nema nikakvog utjecaja na okoliš, a sami projektanti kažu da sve te vode imaju kiseline ili su lužnate. To je čista kontradikcija. Puštanje toliko kiselina i lužina izravno uništavalo bi našu rijeku, pitku rijeku Cetinu i to najveće područje, porječje pitke vode u Europi učinilo bi nepitkom. Može li to cetinski kraj i RH dopustiti i more li se dogoditi išta gore? Postrojenje bi uzimalo 8 metara kubičnih vode u sekundi, ispuštalo bi 8 stupnjeva celzijusa topline. Studija tvrdi da nema grijanja jezera. Jezero bi se grijalo i naravno s time bi bila uništena flora i fauna. Jučer je u jednome članku fizičar Mislav Citković pokazao da je ovaj izračun u studiji netočan, ali ne treba biti doktor fizike da to zaključite. Toplina 350 tisuća grijalica od jednog kilovata grijalo bi Peruču i rijeku Cetinu, te uništavajući kompletan život u njoj. Količina ispušnih plinova preko dva milijuna kilograma po satu ili 760 kila po sekundi je zastrašujuće. 760 kila plinova u sekundi iz dimnjaka koji su visoki 110 metara, a široki 9 metara. Tu su brojni spojevi, količina CO2 od 145 tona po satu ekvivalent je od 150 000 auta koji stalno rade. Teški metali koji su otrovni u Studiji utjecaja na okoliš nisu ni spomenuti. Visina dimnjaka je ogromna. Klima na Peruči izrazito nepovoljna, a zato se i studij to namjerno ne spominje, ni vjetrovi, ni raznorazne oborine. Javna studija je na internetu nedostupna, Google je ne nalazi, projektanti lažno citiraju Institut Ruđera Boškovića, institut opovrgava sudjelovanje studije, a na kraju i plinska elektrana proglašava zelenim izvorom energije, što plin dakle to je čisti spin. Zašto takvih krivih podataka ako je projekt tako čist?

Zašto su ove elektrane odjednom samo kod Hrvata isplative? Evo zašto.

Zato je ta elektrana isplativa jer bi njezine dugove plaćali hrvatski građani kao i za vjertroelektrane. Na kraju, ovdje nije cilj samo energetska kontrola, ovdje je sustav objekata lociran na čvorištu pitkih voda u središtu Dalmatinske zagore. Dok su druge europske zemlje odredile za svoje strateške ciljeve, ali i ulaganja u izvore pitke vode kao strateške interese što u svijetu svaka država rati, te je u njihovom očuvanju bez kompromisa, RH za očuvanje pitke vode svog najvećeg bogatstva nema nikakvu strategiju.

Zastupnik Silvano Hrelja također je zatražio stanku ispred kluba HNS-HSU-a. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Evo kada mi je ministar financija onako glatko odbio 6, 7 amandmana nisam očekivao da bi mogao dobiti ovakve obavijesti vezane za isplate mirovina umirovljenicima koje mirovine primaju iz inozemstva. Naime, u međuvremenu sam tražio stanku i otpisao otprilike situaciju da netko tko ima dvije tisuće kuna mirovine u Hrvatskoj i prima dvije tisuće kuna mirovine iz Slovenije, on plaća predujam poreza ne onoliko koliko je njegova obaveza, a to je 24 kune mjesečno nego 240 kuna jer plaća porez na ukupan iznos iz Slovenije, da bi tek na kraju godine ostvario na osobni zahtjev povrat poreza. Evo sada moram obavijestiti sve naše umirovljenike koji na takav način primaju mirovine iz inozemstva da postoji na strancima Porezne uprave RH obavijest umirovljenicima koji primaju mirovinu iz inozemstva i ona je vrlo interesantna odnosno puno je povoljnija za njih u odnosu na dosadašnji način obračuna predujma poreza. Naime, sada će se uzeti u obzir hrvatska mirovina i možebitna razlika od ukupnog neoporezivog iznosa od 3,800 kuna pa tek na onaj ostatak će se plaćati predujam poreza. Razlika će uvijek biti, malih razlika će uvijek biti zato što će biti usklađivanja i u Hrvatskoj i u usklađivanja u inozemstvu. Isto tako molim da sa posebnom pažnjom i oni koji primaju iz nekih zemalja gdje se plaća porez i u Hrvatskoj i u tim zemljama, npr. u SAD i za njih ima novosti kao što ima novosti za umirovljenike koji su iz drugih zemalja primali regrese ili božićnice jel se to isto izuzima od oporezivanja. Dakle iako se ovo moglo riješiti pred nekih sedam, osam godina, iako ovo što se do sada radilo nije imalo smisla, ja moram pohvaliti ili neku novu osobu ili neku novu organizaciju u Poreznoj upravi da su konačno shvatili da nikakvog smisla nema da najsiromašniji ili ljudi sa relativno malim primanjima kreditiraju državu cijelu godinu, da bi im ona na početku sljedeće godine ili sredinom sljedeće godine vratila novac. Dakle ovo jesu pozitivni pomaci. I činjenica je da se mole u ovoj obavijesti svi umirovljenici koji na takav način primaju mirovinu da se jave u Poreznu upravu, da zatraže informacije, da vrate svoje PK kartice i da će im biti do kraja ožujka izdato novo rješenje o plaćanju predujma poreza. Naravno da se ovo je možda dugi i trnovit put, ja sam dosta puta o tome govorio, ali imam sada jedno zadovoljstvo i ne mogu pobjeći, ne mogu biti od onih političara koji će sve svaljivati na ovu ili na onu vladu nego one stvari koje su dobre moram jednostavno pohvaliti. Je da je ovo sve naknadna pamet ali svaka čast onome koji je ovo prožvakao, koji je cijelu materiju obradio i napravio jedno kvalitetno rješenje po kojem će naši umirovljenici koji primaju mirovine iz inozemstva na povoljniji način imati obračun i plaćati porez na mirovine.

Ali kažem, bolje ikad nego nikad.

Zastupnik Branko Bačić ispred Kluba zastupnika HDZ-a također je zatražio stanku. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, prije svega bi u ime kluba HDZ-a ispričao se svim hrvatskim građanima koji su u petak mogli putem medija pratiti prilično neprimjerene scene koje su se događale tijekom rasprave o skidanju imuniteta pojedinim našim kolegama a po zahtjevu privatnih tužitelja. Ja bih još jednom rekao da je Hrvatski sabor najviše državno tijelo i najviša državna institucija, najviše predstavničko i zakonodavno tijelo koje bi itekako trebalo u hrvatskoj javnosti čuvati svoj dignitet. No, o čuvanju tog digniteta prvenstvo ovisi ponašanje nas saborskih zastupnika, način na koji ulazimo u raspravu, način na koji se ophodimo jedni prema drugima a prvenstveno način na koji se odnosimo prema osobama koje nisu saborski zastupnici a koji kao što su u konkretnom slučaju tražili da im se omogući ishođenje zadovoljštine zbog toga što su oklevetani ne može doprinijeti dignitetu Hrvatskoga sabora. Stoga jest temeljna uloga predsjedavajućega, predsjednika Sabora, predsjedavajućeg Sabora i vođenje računa o poštivanju Poslovnika kako bi prema onim saborskim zastupnicima koji se ne drže tog poslovnika mogao sprovesti jednu normalnu raspravu koja priliči Visokom domu. Nažalost svjesni smo da postoje određene kolegice i kolege, u prvom redu kolege koji ne poštuju niti saborske zastupnike, niti poštuju osobe na kojima se referiraju u svojim raspravama a koje od Hrvatskog sabora traže da im se omogući kažem ishođenje i zaštita u hrvatskom pravosuđu. Kažem nažalost ne da ne poštuju Poslovnik nego grubo vrijeđaju zastupnike i u tom smislu je nužno da predsjedavajući i predsjednik reagiraju i zaštite kako saborske zastupnike naše kolege tako i ostale hrvatske građane. Ja sam u ime kluba u petak rekao da je dosada postojala praksa da Hrvatski sabor ne skida imunitet saborskim zastupnicima po privatnim tužbama, no dosada je ta praksa bila potpuno drugačija jer prije u prošli mandatima u raspravi u Hrvatskom saboru po zahtjevu za skidanje imuniteta saborskim zastupnicima nismo ulazili u meritum stvari, nismo još jednom po zahtjevu za skidanje imuniteta te iste osobe koje su tražile da se pojedinim zastupnicima skine imunitet i još jedanput su tonizirali, klevetali, vrijeđali kao što se to dogodilo prošli petak. Zato ćemo mi u klubu HDZ-a u buduće kad se bude tražilo skidanje imuniteta pojedinim saborskim zastupnicima po privatnim tužbama itekako voditi računa kako i na koji način se mi kao saborski zastupnici u tom postupku ponašamo prema tim istim osobama kojima ne dozvoljavamo da svu zadovoljštinu ishode na sudu i kako bi obranili svoju čast. Jer ne samo da im na taj način ne omogućujemo da se brane na sudu, da dokaže svoju nevinost zbog toga što su oklevetani od pojedinih zastupnika nego još im jednom nanosimo uvrede, još im jednom nanosimo, kaljamo njihov ugled a što radimo prema njihovim obiteljima to samo oni znaju. Prema tome, u tom smislu sam htio reći da ćemo itekako razmisliti o praksi hoćemo li čuvati imunitet zastupnika u Hrvatskom saboru ako se nastavi sa praksom koju smo započeli u ovom mandatu u proteklih nekoliko mjeseci. I još ono što želim reći a to je da je u konkretnom slučaju u kojemu je potpredsjednik Sabora gospodin Željko Reiner imao potpuno zapravo da provodi i čuva poslovnik Hrvatskog sabora time i dignitet Hrvatskog sabora a time i razinu rasprave u Hrvatskom saboru želim naglasiti da smo prije mjesec dana, prije stanke na isti način onemogućili da se vodi postupak protiv kolege Pernara po privatnoj tužbi gospodina Damira Ježića zbog toga što je tražio da se skine imunitet gospodinu Pernaru jer je oklevetao gospodina Ježića, i to grubo oklevetao da je kriv zbog toga što je u prometnoj nesreći prouzročio tragediju. Mi smo kao saborski zastupnici vođeni dosadašnjom praksom nismo skinuli imunitet kolegi Pernaru no vrlo brzo nakon te rasprave u Saboru Hrvatska policija utvrdila je da je gospodin Ježić nije sudjelovao u toj [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] prometnoj nesreći. Što smo na taj način postignuli?